Pokud to tak bude, tak dobře. To je pořád stejný proces, který jsme věděli před třinácti měsíci a který víme dneska. Ale říkám rovnou, pokud to přinesete, my to nebudeme blokovat.

Kde jsme vzali číslo 11? Přece naším společným zájmem je, aby se to týkalo všech staveb.

To je třeba si říct. A my jsme nesvolali schůzi proto, abychom tady říkali premiérovi: odvolejte toho, odvolejte toho, potrestejte toho! U toho mýta jste to odmítli. Tak možná tady to neodmítnete. Já bych byl rád.

Jsou to čísla Sobotkovy vlády.

A to není přijatelné pro Českou republiku.

A abychom to dostali, budeme muset znovu projektovat. A tím nejenom že zaplatíme posuzování vlivu EIA, že případně zaplatíme nové projekty, ale taky zvýšíme odhadované investiční náklady na ty konkrétní akce.

To není obousměrná komunikace.

Nebudou evropské peníze na dopravní infrastrukturu! My potřebujeme za těch šest let úplně reformovat financování dopravní infrastruktury. A to není úkol na jednu vládu.

Kolik jednání osobně absolvoval ministr životního prostředí? A kolik jednání osobně absolvoval ministr dopravy? Já neznám odpověď.

A já myslím, že není normální, abychom akceptovali princip retroaktivity. To skutečně není normální. To už judikoval opakovaně Ústavní soud a každý, kdo přináší nějaký návrh do legislativy, ví, že to není možné.

A už jenom Slováci mají tak staré! Ale jsou platné! To je klíčové adjektivum. Ne, že jsou staré, ale že jsou platné. A nebylo jednoduché je získat. A jestli ten proces otevřeme znovu, tak neříkám, že na všech, ale na mnoha úsecích může hrozit zdržení o pět a více let. Myslím si, že je naším společným zájmem, abychom tento princip jako Česká republika, jako Poslanecká sněmovna odmítli.

První dva bychom chtěli, aby se hlasovaly dohromady A třetí aby se hlasoval zvlášť. První dvě se týkají Bruselu, Evropské komise a to třetí se týká domácí politiky.